Pokud jde o ten krok, který očekávám, že si tady zopakujeme, že nebude připuštěno projednání podle § 90 odst. 2, s tím se nedá nic dělat, to je právo kolegů. Já jsem připraven k té argumentaci.

Odůvodnění odpovídá současné situaci, současné i mezinárodněpolitické situaci.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně situace na Blízkém východě zůstává i nadále velmi komplikovaná a vzhledem k událostem posledních dnů se nedá očekávat její významné zlepšení. Přestože vláda ČR dala k tomuto bodu neutrální stanovisko, z dlouhodobého hlediska upřednostňuje bezpečnostní hledisko před hlediskem ekonomickým. Existují stále vážné obavy o využití jaderného programu nejen k mírovým účelům.

Proto si myslím, že nemohu doporučit projednávání tohoto bodu v režimu 90, protože tento bod si vyžaduje odbornou diskuzi ve výborech a tam poslanci musejí zvážit všechna pozitiva a negativa přijatého zákona. Děkuji tedy zpravodaji pro prvé čtení a tímto otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Připraví se předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

2.

To je pravda. Čeká nás politické rozhodnutí, zda takový zákon podpoříme, nebo ne. V té debatě se nic nového nedozvíme. Jenom připomenu, že v minulém volebním období to tady bylo dvakrát. Ani jeden nebyl schválen, což bylo dobře. Já myslím, že nejlépe pro tento návrh zákona uděláme, když dneska jeho cestu legislativním procesem ukončíme. Já myslím, že důvody jsou naprosto jasné, a nemá cenu říkat nebo používat argumenty, že jiní dělají něco jiného. Ten návrh, který dáváme, dáváme v zájmu České republiky, ne v zájmu někoho jiného. Je možné, že to někomu z cizích firem ekonomicky vyhovuje.

Ale to není argument pro to, abychom my tento návrh zákona schválili.

A teď jedna věta. Oni vás podpoří i bez tohoto návrhu zákona. Já tedy registruji váš návrh na zamítnutí, registruji i veto. Prosím. A připraví se dále do obecné rozpravy s přednostním právem pan poslanec Kalousek a následně paní poslankyně Černochová.

Pokud máte jaderné části programu, máte i vedlejší nejaderné.

Já to dělám pro své vlastní děti.

A já pevně věřím, že pokud náhodou toto přijde, že pan prezident Zeman takový zákon bude vetovat! Děkuji. A nyní bych tedy požádal o vystoupení pana předsedu Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, jen velmi stručně, protože vy z vás, kteří jste byli poslanci již v minulém volebním období, si pamatujete poměrně dlouhé a bouřlivé diskuze o vládním návrhu zákona.

Od té doby se nic nezměnilo k lepšímu.

Jsem o tom přesvědčen. Dovolím si se za celý klub TOP 09 připojit k návrhu na zamítnutí. A jenom si dovolím jednu osobní poznámku pro vás, kteří máte lidsky blízko k panu prezidentovi Zemanovi.

Víte, že pan prezident je velký přítel Izraele.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Možná po dnešku ještě silněji, protože určitě si ještě všichni pamatujeme tu tříapůlhodinovou diskuzi na téma Sýrie.